Ale abych odpověděl ještě konkrétně na nějaké vaše otázky a už se nezabýval obecně problémy mobilizace a jejího legislativního ukotvení. Posilujeme českou armádu, paní ministryně Černochová už v březnu zahájila program náboru do Armády České republiky, a především do aktivních záloh. Naším cílem je přijmout větší množství profesionálních příslušníků Armády České republiky.

Byly zahájeny i některé projekty, například projekt přípravy k obraně státu, který na dobrovolné bázi aktivně zapojuje občany, bez kterých by potom obrana země byla neúplná. Takže děláme kroky, které posilují obranyschopnost České republiky, a to jak v rámci současné legislativy, tak Ministerstvo obrany připravuje takové úpravy v legislativě, které by byly adekvátní té současné situaci a výzvám, které před naší armádou stojí.

Děkuji za odpověď. Ano, děkuji. Pan premiér chce ještě upřesnit.

Samozřejmě nemohu říkat informace, které podléhají stupni utajení, minimálně v režimu důvěrné. Současná právní úprava nic takového, co jste tady zmínil, neumožňuje. To nemluvím o tom, že to nikdo ani nechystá a nikoho to ani nenapadlo. Naše armáda je konstruována na principu profesionální armády.

Že pracujeme na tom, abychom měli i víc příslušníků aktivních záloh, že pro občany, kteří mají zájem, se tu připravují určité projekty v přípravě občanů k obraně státu, kde se zapojují právě příslušníci aktivních záloh, bývalí vojáci, bývalí váleční veteráni, to všechno souvisí s procesy modernizace armády, to souvisí i s tím, že posilujeme i financování armády.

Já jsem o tom ani neslyšel. A pokud to někde probíhá, tak to mohu jednoznačně vyloučit. Nikdo to nepřipravuje, legislativa to neumožňuje, touto cestou určitě Česká republika nepůjde a naše vláda nic takového nejenom nepřipravuje, ale ani nedovolí.

A máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, navážu na dotaz kolegyně, která se ptala na ceny energií. Nebudu tady polemizovat, jestli to je dvojí zdanění a co nám hrozí.

Tyto peníze byly použity právě na zastropování, které se týká fyzických osob a malých podniků. Odpověď na to, zda stát připravuje nějakou podporu, která by se týkala zastropování pro velké podniky, jsem se nedozvěděl.

Nemůžou investovat a musejí držet velký balík peněz právě na ty energie. Tak bych se chtěl pana premiéra zeptat: pokud nedojde na evropské řešení, jakým způsobem dojde k zastropování a kolik případně finančních prostředků na to počítají? V tuto chvíli máme zastropované ceny, ale co se týká prodejců, tam žádný strop není. Prodejci nejsou žádným způsobem nuceni tu cenu snižovat, takže oni ji budou nabízet zákazníkům za 13, 15 korun s jistotou, že to samozřejmě všechno doplatí stát.

Ano, děkuji.

Když se podíváte na statistiky, například na statistiku Eurostatu, cena elektřiny v České republice v říjnu poklesla nejvíce z celé Evropské unie, a to o 38 %. Samozřejmě že v tom se promítají právě opatření, která udělala naše vláda a které jsem tady už zmínil. To je třeba odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie nebo úsporný tarif.

České republice se podařilo definitivně prosadit rozšíření ropovodu TAL, tedy projekt TAL+, což bude znamenat navýšení kapacity tohoto ropovodu ze 4 milionů tun na požadovaných 7 až 8 milionů tun ročně, a to učiní Českou republiku do budoucna nezávislou na ropovodu Družba a budeme moci posílit naši bezpečnost, energetickou bezpečnost i v této oblasti.